Občané, kteří mají brannou povinnost, by mohli požádat o předurčení pro doplnění ozbrojených sil a na to navazující povinnost vykonat cvičení na základě mimořádného opatření vlády mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav na základě rizik ohrožení státu. Otázka zní: Jaká je definice těchto rizik?

Ptám se: Není trochu pozdě začít s výcvikem osob, které vyslyší výzvy k předurčení a které ve velké většině nebudou mít žádné vojenské zkušenosti, až v případě nejasně definovaného mimořádného opatření vlády? Kolik času budou mít předurčené osoby na patřičný výcvik, než budou odeslány do oblastí bojové činnosti, a kdo je bude cvičit? Dále je velkou neznámou, kolik občanů vyslyší tuto výzvu vlády, respektive Ministerstva obrany, aby o institut předurčení požádali. Je známa nějaká predikce? I z toho důvodu, že každý rok ukončí brannou povinnost několik desítek tisíc aspoň částečně vycvičených osob z důvodu dovršení věku 60 let. Není možným řešením koncept teritoriální obrany, kdy občané daného teritoria se budou dobrovolně podílet na jeho obraně?

Tento koncept teritoriální obrany by mohl být založen na těchto principech zdůrazňuji, základní princip by byla dobrovolnost. Dalším principem by byla přiměřená časová náročnost, kdy pro většinu potenciálních zájemců je nepřijatelný šestitýdenní základní výcvik. Děkuji.

Dále jsou to adekvátní fyzické nároky bez nutnosti splnit stejné fyzické požadavky, jako musí splnit profesionální voják.

Dále je samozřejmě velmi důležitá i motivace, což může být dostatečně atraktivní výcvik, přiměřená finanční, a zejména materiální podpora a zavedení různých specializačních kurzů. Je třeba u těchto lidí a zájemců preferovat nasazení v místě, ke kterému má dobrovolník vazbu v podobě rodiny, přátel, majetku, osobních preferencí či tradicí, a je důležité, aby získal nějakou záruku teritoriální působnosti v případě jeho zájmu. Navrhované řešení by mohlo přivést k aktivní přípravě na obranu státu již nyní tisíce zájemců ochotných se podílet na obraně svého teritoria, ke kterému mají patřičné rodinné, národní či jiné citové nebo ekonomické vazby, aniž by jim hrozilo povinné převelení mimo teritorium, které by se uvolili bránit před nepřítelem či napadením. Děkuji za pozornost.

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych jenom v rychlosti, nechci to zdržovat, protože naše hnutí tuto novelu branných zákonů podpoří, ale prostě musím reagovat, protože já na rozdíl od pana poslance Kotena a pana poslance Zlínského jsem byl asi úplně na jiném výboru pro obranu, než oni tady mluví.

K panu poslanci Kotenovi operační nasazení. Operační nasazení zůstává úplně stejné, jako je doposud, takže tam k žádné změně nedošlo, a tím pozměňovacím návrhem se to vrací do stavu, který byl nebo který je v současné době, takže já bych lidi na vašem místě nestrašil, protože neříkáte pravdu.

Nebudu komentovat, u nás přírodní katastrofy nejsou, jmenuje se to mimořádná událost. Je to soubor legislativních zákonů, které se týkají Ministerstva obrany, takže buďme přesní i ve vyjadřování.

Děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Vladimíra Zlínského. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Spíše jsem tady vyjádřil pochyby, kolik těch lidí se tam přihlásí, jaká bude motivace k tomu, aby se tam přihlásilo dostatečné množství lidí, abychom naplnili požadavky na dostatečný počet osob, které budou bránit náš stát, a navrhl jsem nějaké jiné řešení, o kterém si myslím, že by mohlo ty počty zásadním způsobem navýšit.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Nemá zájem. Pan zpravodaj? Rovněž ne.